Děkuji za slovo, pane předsedající.

Současná vláda nedělá dostatečně silné kroky pro ochranu krajiny před suchem.

Což je možná špatně doložitelné. A já bych tady chtěla na to reagovat, jak ta vize vypadá. V tuto chvíli nám vláda předkládá, nebo vláda podporuje zákon, který se jmenuje malé vodní stavby. Je to zákon, který umožňuje další nekontrolovatelné betonování české krajiny v zájmu zadržení vody.

Další věcí je, že česká vláda řeší pouze následky sucha, neřeší její příčiny.

Pan ministr viděl dostatečně obrázek? Výborně.